Zde je stanovisko výboru doporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zde je stanovisko doporučující. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Dále hlasujeme B6, kde je stanovisko doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Pan ministr?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Zde je stanovisko výboru doporučující. Pan ministr?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zde stanovisko výbor nepřijal. Stanovisko pana ministra?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku. Děkuji.